Takže pokud si srovnáme tato čísla, musíme uznat, že opravdu tady nedochází k nějakému nadstandardnímu využívání agentur v České republice, že to není specifikum České republiky, že by tady bylo tolik agentur. Naopak jsme vlastně pod průměrem. A co se týče situace na pracovním trhu, tak když budete zaměstnavatel, a věřím tomu, že řada z vás, kolegové a kolegyně, jste sami zaměstnávali někdy lidi, tak víte, že pracovní právo v České republice je poměrně striktní. V mnohých ohledech velice striktní vůči tedy zaměstnavateli. Samozřejmě je tam velká ochrana zaměstnance. Neříkám, že ochrana zaměstnanců by neměla být v pracovním právu, ale měla by být nějakým způsobem vyvážená.

Agentury práce na toto reagují. Proto je zaměstnavatelé samozřejmě využívají. Není to jenom z toho důvodu, který je často uváděn, že jsou levnější. Není tomu tak a není to ani pravdou, že by byli zase tak zásadně levnější ti zaměstnanci.

Takže já se nedomnívám, že touto novelou napravíme nějaký šlendrián, který tady probíhá. Nepopírám, že probíhá. Tímto my naopak ten šlendrián prohloubíme.

Děkuji vám za pozornost a věřím v to, že vyjdete vstříc našim zaměstnavatelům a samotným zaměstnancům, kterým to vlastně také pomůže. Ti lidé o tu práci přijdou, budou si muset hledat novou. Ne že by ji v současné době asi nenašli, to asi najdou, ale my tady ty zákony neděláme jenom na dobu, jaká je dnes, a budou samozřejmě platit i v době krizových let, které nás bezpochyby také zase jednou čekají, protože v tomto je ekonomický cyklus neúprosný. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy a vážení pánové, dovolte mi jen v krátkosti odůvodnit svůj pozměňující návrh pod písmenem B1 a potom ještě načíst legislativně technickou opravu. Navržená úprava v pozměňujícím návrhu navrací zpět do zákona o zaměstnanosti a do zákoníku práce širší výčet diskriminačních důvodů tak, aby obsahoval pro potřeby účinného fungování trhu práce a realizace efektivní politiky zaměstnanosti. Explicitní vymezení diskriminačních důvodů, a to především v jejich doplnění nad rámec úpravy obsažené v antidiskriminačním zákoně, rozšiřuji o rodinný stav, příslušnost k politickým stranám a členství v odborové organizaci a organizace zaměstnavatelů.

Mohla bych vám tady popisovat nejen své osobní zkušenosti, ale i zkušenosti našich členů Úsvitu Národní koalice.

Proto bych vás ráda požádala o podporu těchto pozměňujících návrhů.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní poslankyni Hnykové.

Děkuji panu poslanci Janulíkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně paní zpravodajky. Není zájem o závěrečná slova. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělila stanovisko.